Nyní je přihlášen s přednostním právem pan předseda Výborný. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, já možná plynule navážu na pana vicepremiéra Jurečku. Všichni ředitelé všech zdravotních pojišťoven jasně deklarovali, že není ohrožena ani dostupnost, ani kvalita, ani rozsah zdravotní péče. Opět to tady uslyšíte. Tak proč tady obchodujete se strachem, proč lidi strašíte? Nic takového nenastane a současně ty peníze budou použity ve prospěch vás, občanů, domácností, rodin.

Přesto mi dovolte říct dvě věci.

A druhá věc. Na ta setkání sudetských Němců jezdí i zástupci židovských organizací.

Nyní se nikdo další nehlásí. Prosím.

Já mám skutečně teď už ten technický návrh.